Co se týče dotací pro kraje, my chystáme v rámci materiálu pro vládu každoroční zpráva o otevírání trhu, která je usnesením vlády požadována, tento materiál připravit. Měla by tam být výzva pro kraje v nějaké výši, kterou zveřejníme. My neříkáme, jak to mají kraje udělat, ale víme, že některé kraje to právě chtějí dělat způsobem, že budou pořizovat vlaky samy.

Nic jiného v tom nebude, žádné rozšiřování na více tratí není. Zprávy, které někdo zaručeně minulé prázdniny pouštěl do médií, nejsou prostě pravdivé. Děkuji. Další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vy jste mi sice poslala dvě strany textu, ale ty neobsahují ani jednu konkrétní odpověď na moje otázky. Přesto si vás dovoluji požádat, abyste si koupila jednu sadu testů od společnosti Scio a pokusila se udělat jeden test z matematiky, prověřila si organizaci a náležitost přijímacích zkoušek a pak mi odpověděla na moje otázky, které si dovolím položit znovu. Považujete za správné, že ověřování znalostí studentů je z větší části ponecháno na tom, jak se studenti naučí zvládat testy, aniž by se jiným způsobem ověřily jejich skutečné znalosti a schopnosti?

Za třetí, délku časového limitu, který mají studenti k dispozici k řešení těch úloh, které dostávají v rámci testu? Za čtvrté, ceny, za které se prodávají jednotlivé testy, přístupy k výsledkům a přístup k vyhodnocení výsledků?

Za šesté.

Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Zahradník a připraví se pan poslanec Horáček.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, obracím se s interpelací na pana místopředsedu vlády a ministra financí Babiše. Chtěl bych se ho zeptat na rostoucí počet zaměstnanců, které zaměstnává stát.

Navíc pro příští rok dle státního rozpočtu je plánováno přijmout dalších 7 637 zaměstnanců.

Ale když se podíváme na nárůst na ministerstvu pana ministra Babiše, kde pracují tedy primárně úředníci, i zde je patrný velký nárůst.

S tím také rostou i platové nároky.

Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Václav Horáček a připraví se pan poslanec Karamazov. Děkuji za slovo.

V tom případě by mě zajímalo několik souvisejících dotazů. Ve vaší tiskové zprávě je uvedeno, že od 1. listopadu budou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, příp. některé spolky. Tento pojem mi není příliš srozumitelný kterých spolků se to bude týkat, kdo je bude určovat apod. Nicméně já se domnívám, že toto kritérium bude pro některé obce šibeniční, protože vím a už se na mě občané obraceli v některých lokalitách, kde by skutečně chtěli přispět k životnímu prostředí, ale protože se to netýká fyzických osob a ta obec tu povinnost nemá si požádat, tak prostě na to nedosáhnou. Nedočetl jsem se také nikde, jestli je možnost zpětné vazby, tzn. že už to někdo buduje, jestli by na to mohl dosáhnout.

Tak by mě zajímalo, kdo bude kompenzovat nárůst těm obcím. A nejvíc samozřejmě mě u tohohle bude zajímat, jestli ještě ministerstvo nezvažuje nějaká další určující kritéria, myslím tím ta procenta nebo fyzická osoba. Také děkuji. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.